Předložená novelizace trestního zákoníku a dalších předpisů byla projednávána již v minulém volebním období, kdy bohužel ale legislativní proces nebyl dokončen, přestože se jedná o implementační předpis reagující na více evropských předpisů.

Přijetí tohoto zákona je tak nezbytné pro to, aby mohlo být zajištěno napojení na evropský systém pro identifikaci členských států, které odsoudily státní příslušníky třetích zemí, což představuje mechanismus, jak zajistit efektivní výměnu informací o odsouzení této skupiny osob, a je tak důležitým krokem k posílení vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace.

Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 86/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru, paní poslankyně Taťána Malá, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.